Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Potom máme také problém s bodem 4, který je čistě ideologický.

Obávám se, že tento bod trošičku míjí realitu, že současná Evropská unie vznikla na základě byznys projektu pro uhlí a ocel.

To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem přece jenom opomněl jednu krátkou, nicméně velmi důležitou větičku, když jsem načítal usnesení.